Jsou to následně i oběti trestných činů. Uvedu vám jeden příklad.

Ten živnostník, podnikatel ho řádně vyzve. Klient se mu víceméně směje do obličeje, nezaplatí. Živnostník nebo podnikatel se domůže exekučního titulu.

Dotyčný nezaplatí. Tak a teď jsme u toho. Dnes je volná soutěž exekutorů. Víceméně k samotnému exekučnímu titulu v podobě pravomocného platebního rozsudku či platebního rozkazu se i běžný podnikatel, který nemá právní vzdělání, přes různé vzory a podobně domůže bez nákladů na dodatečné právní služby.

Pokud to nevymůžu, je to moje podnikatelské riziko, vy nebudete mít další náklady a holt těch 6 000 odepíšete. Kolegové Piráti, mám pocit, že to říkal kolega Navrkal, prostřednictvím pana předsedajícího, uvedl, že teritorialita by měla chránit drobné, malé věřitele. Já se tedy ptám: zavedemeli teritorialitu, každý exekutor bude mít lidově řečeno své jisté, takže tento drobný podnikatel, živnostník, se obrátí na místně příslušného exekutora, který mu po slovenském vzoru řekne: Milý pane oprávněný, zaplať zálohu, na Slovensku, mám pocit, je to 60 eur, tady by to bylo 2 000, možná 3 000, zaplať náklady na exekuci a já to možná začnu řešit. Protože ten exekutor nebude mít sebemenší důvod dělat něco bez předchozího zaplacení zálohy.

Takže znova se ptám, jak teritorialita exekutorů bude chránit a pomůže drobným věřitelům?

Proto se domnívám, že skutečně teritorialita v tomhle systému nic neřeší. Nehledě na to, že pokud se skutečně ti povinní chtějí dostat zpět do systému, tak se domnívám, že po několika provedených a odsouhlasených novelách insolvenčního zákona tu šanci mají, protože už tam odpadla po poslední novele povinnost 30 % splátky dluhu. Tudíž kdo chce, pracuje, snaží se žít slušně a má práci, tak požádá o oddlužení. Holt těch pět let bude žít od měsíce do měsíce, ale budeli se snažit a budeli to myslet upřímně, jak říkal jeden náš dřívější kolega, tak skutečně se do toho systému zpátky vrátí.

Říkal to kolega Čižinský, prostřednictvím pana předsedajícího, že to dopadá na celou společnost.

A je to jedno s druhým a společnost je jenom jedna, a pokud i třeba banky nebudou vymáhat tyhle drobné pohledávky, tak k čemu to bude směřovat? Zvýší se úroková marže, případně se zvýší bankovní poplatky a zase to zaplatí ti, co všechno řeší řádně a své závazky si plní.